Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní jsme se vypořádali, pevně věřím, se všemi body vašich návrhů. A ještě než zahájíme projednávání prvního bodu, přečtu omluvy.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nepodařilo se, inflaci máme dnes 14,2 %.

Místo toho chce pětikoalice projednávat návrh na zrušení EET, prošlo jeho zařazení jako první bod.